Třetí příklad. Hudebník, který si pořádný koncert nezahrál už od konce minulého roku. Protože na účtě je ještě neviděl. A přesto, když to propočítáme na jednotlivé dny, mu to dá ani ne celé dvě stovky na den. Za celou tu dobu, co tu pomoc potřebuje.

Hudební nástroj musí držet několik hodin denně v rukou, což při běžné další práci je samozřejmě naprosto na úrovni nějakých dvou úvazků.

A jaká je jeho zkušenost s pomocí od státu?

Od podání žádosti uběhla už opravdu řada týdnů, a stále nic.

A skutečnost? Ke konci listopadu, tedy před několika málo dny, vyplaceno pouze 56 % slíbeného na přímé pomoci. Jen lehce přes půlku. Kde je ten zbytek?

A jsou naštvaní i na nás, na opozici, a říkají, jak je možné, že jste nás v tom nechali? Jeden návrh za druhým. Chtěli jsme, uvedu jenom opravdu pár příkladů, například, abyste zavedli jednoduchý a předvídatelný odškodňovací mechanismus pro omezené a zavřené podniky. Abyste odpustili odvody na sociálním a zdravotním pojištění za celou dobu platnosti restrikcí všem těm, kteří jsou omezeni, které omezíte nebo jim zakážete vydělávat a pracovat. Provedeno to bylo jenom za část celé té krize, ale za podzimní vlnu už nikoliv.

Kdy to bude realizováno? Zatím je to příslib. Chceme, abyste rozšířili kompenzace i pro nepřímo zasažené. Takových jsou mraky. To jsou úklidové služby, prádelny a mnozí, mnozí další.

Chceme, abyste nediskriminovali malé obchody vůči velkým řetězcům.

Je to tam? Víte, proč jej potřebujeme? Protože ti lidé potřebují mít jistotu. Jistotu toho, že když stát omezí anebo úplně zakáže jejich podnikání, tak má také on sám přímou povinnost jim pomoci s úhradou fixních nákladů.

Já budu usilovat o to, abychom jej příští týden, až bude řádná schůze Sněmovny, opravdu zařadili na program, aby se na něj dostala řada. Zvedněte ruku pro to, abychom ho opravdu projednali, abychom zkrátili lhůty na projednávání a abychom ho měli zkraje příštího roku platný, aby mohl začít fungovat. Vy ho totiž potřebujete i jako takový bič sami na sebe v tom, abyste si přesně rozmýšleli, jestli sáhnete k těm plošným restrikcím, k těm plošným uzavíráním ekonomiky, anebo jestli si to přesně promyslíte, jestli nelze to řešit chytřejšími opatřeními.

Teď jsem uvedla jenom pár příkladů toho, co jsme představili, prosazujeme, co jsme napsali, a to i bez armády úředníků, které my nemáme k dispozici. Nemáme žádné tisíce dalších lidí, žádná z opozičních stran. Děláme to s našimi kapacitami, které jsou oproti vládě úplně minimální.

Nikdy jsme to nedělali jinak po celou dobu této krize. Co dnes ekonomika, podnikatelé a živnostníci a jejich zaměstnanci potřebují nejvíc?

To je teď novinka, se kterou přicházíte.